Věřím, že na půdě výboru pro sociální politiku bude možnost ještě tuto otázku otevřít, a možná se nám povede navrhnout model, ve kterém si budou moci navýšenou částku dočerpat i tito rodiče, že se opět otevře možnost vrátit se v zásadě k jedné z těch variant, o které jste na koalici vyjednávali, a že ten prostor se ještě najde.

Na závěr si dovolím ještě drobné doplnění.

Podpora rodin s dětmi se bohužel často omezuje jen na rodiny ze sociálně problematických poměrů a rodiny v ohrožení.

Určitě asi, vážená paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího, víte, že ten návrh tu leží už více než půl roku a doposud nebyl projednán ani v prvním čtení, přestože by výrazně pomohl rodičům, kteří mají odvahu vychovávat více dětí po sobě. Závěrem skončím pozitivně. Vláda dnes dostane od opozice obecnou podporu navýšení rodičovské, a proto věřím, že stejně tak vláda podpoří projednávání návrhů na podporu rodin, které předložili poslanci a na kterých lze najít shodu napříč celou Poslaneckou sněmovnou. A především věřím, že vláda konečně začne vnímat rodiny s dětmi a jejich podporu jako prioritu a tu nejlepší investici do budoucna.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Přeji příjemný podvečer. Dovolím si nejdřív poznámku, že není třeba se obracet na ministry mým prostřednictvím, zvláště pak pokud nejsou současně poslanci.

Prosím. Nicméně teď si v té faktické poznámce dovolím ještě rozjitřit jednou tu poznámku o tom, jak předchozí pravicové vlády nenavyšovaly nebo navyšovaly důchody.

Nicméně právě domácí spotřeba byla jedna z možností, jak se rychleji z té velmi složité hospodářské situace dostat. A to, co udělaly pravicové vlády, tak se právě proškrtaly ještě do ještě horší situace a výsledek byl ten, že jsme se z krize dostávali o dva roky déle než zbytek Evropy. Takže se zastávám pana poslance Sklenáka, protože v tomto má pravdu. Kdyby se předchozí vlády rozhodly navyšovat důchody, tak naše ekonomika mohla být z krize rychleji venku. Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Ještě krátká reakce na paní ministryni.

Děkuji.

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. SPD samozřejmě podporuje navýšení rodičovského příspěvku.

V tomto smyslu odmítáme selekci a podmínku pobírání rodičovského příspěvku a de facto nabádání k jeho účelovému prodlužování, k čemuž předkládaný návrh prakticky všechny zainteresované rodiče vybízí. A v tomto smyslu a směru také předložíme příslušný pozměňovací návrh, protože předkládaný vládní návrh je jednak nesystémový, ale i do značné míry asociální a velmi nespravedlivý, popírající starou právní zásadu takzvaného legitimního očekávání, které vládní strany vyvolaly u občanů původním slibem navýšit tento příspěvek všem dětem do čtyř let, to znamená i těm narozeným před 1. 1. 2020, bez výjimek.

Následovat pak měla jakási druhá vlna s navýšením o dalších 40 tisíc korun.

Státní pokladna tedy tímto krokem ušetří cca 2,6 mld. korun, což je z pohledu celkového objemu rozpočtu nepříliš dramatická částka, navíc se jedná o jednoznačně prorodinné a propopulační opatření, které v budoucnu bude pro stát finančním přínosem a vkladem do naší budoucnosti.